Ten bývá u nádorů hlavy a krku zvláště významný. Klasika.

Tak prosím. Takže tolik nádory hlavy a krku.

I tady je ale třeba, aby pacient přišel včas.

I díky této skupině je v České republice péče o nemocné s tímto onemocněním na světové úrovni.

Vnímejte signály, které vám vysílá tělo.

Žije s námi přes 30 000 spoluobčanů, kteří se s takovou nemocí léčili nebo léčí, a tento počet se stále zvyšuje.

Dobrou zprávou je, že u řady těchto nádorů došlo v posledních letech k obrovskému pokroku v léčbě. Jejich diagnostika je ale komplikovaná, v tom se projevují nespecificky, například únavou, hubnutím, nadměrným pocením, hlavně nočním, zvýšenými teplotami. Tyto potíže samozřejmě mohou mít, a také většinou mají, jinou příčinu. Pokud ale přetrvávají delší dobu, je nutné se zaměřit na možnost závažného hematologického onemocnění.

Touto chorobou onemocní kolem 500 Čechů ročně. Myelom se dnes považuje za léčitelné chronické onemocnění. Při agresivní úvodní léčbě se dokonce u některých nemocných hovořilo o vyléčení. Kvalita života pacientů velmi závisí na tom, v jaké fázi byla nemoc správně rozpoznána. Toto onemocnění mimo jiné poškozuje páteř a tento proces může vést až ke zlomeninám obratlů. Nemocný se proto často léčí dlouho a bez velkého efektu na zmírnění bolesti v zádech. V praxi se těmto příznakům nevěnuje dostatečná pozornost.

Pacient se sice onemocnění nezbaví, ale po desetiletí může být jeho nemoc pod kontrolou. To se projevuje jako malé tmavé tečky na pokožce.

Všichni by měli být trvale sledováni.

A to si myslím, že je velice důležité, protože samozřejmě rakovina zabíjí a trpí tím celá rodina, celé okolí. I kolem nás tady ve Sněmovně ta rakovina se občas vyskytne a naštěstí to dopadá dobře. Pátrání po genetických příčinách by mělo být standardem u každého onkologického pacienta.